Ptám se, zda má někdo jiný návrh k osobám ověřovatelů?

Jenom se ptám všech, kteří jsou v sále, jestli...

A já zahajuji hlasování, a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme ověřovateli 64. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Dolínka a Jaroslava Holíka. Jak už jste možná asi předpokládali, konstatuji, že ti, kteří nejsou přítomni ani nejsou písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, neboť zasedáme v redukovaném počtu. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 64. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Požádal mě v úvodu o své krátké vystoupení pan předseda Miroslav Kalousek, takže jestli mě slyší. Pan předseda Kalousek? Já vám rád vyhovím, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se jako člen grémia Poslanecké sněmovny omluvil nejen veřejnosti, ale omluvil se i celé Sněmovně za přešlap, který jsem udělal toto úterý v odpoledních hodinách.

Já jsem sice nemohl nikoho ohrozit svým fyzickým kontaktem, ale mohl jsem ohrozit respekt k zásadě, že pravidla musí platit pro každého stejně bez výjimky. Chci proto zdůraznit, že se nebudu schovávat za poslaneckou imunitu.

Svého jednání upřímně lituji. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající. Já bych potom i vystupoval a budu vystupovat v obecné rozpravě. Nicméně já bych se chtěl zeptat a možná upozornit na to, že v době, kdy je země v uvozovkách v částečném lockdownu, kdy my řešíme setkávání lidí a omezení těchto setkávání, kdy řešíme na úrovni Poslanecké sněmovny, ale i vláda, důležité věci, které souvisí jak s ekonomickou, tak se zdravotní situací České republiky, přijde mi poměrně nestandardní, aby se v této době svolávala mimořádná schůze k takto komplexnímu tisku, jako je rekodifikace stavebního zákona. Ten tisk se připravoval v různých kolečkách a stále nedostatečně přes dva roky. My dnes v omezeném počtu lidí, v tomto stavu, máme na mimořádné schůzi projednávat tento zákon v prvním čtení. Do toho se tedy bohužel stala ještě další věc, dle informací, která jsou v médiích, je předkladatelka, paní ministryně Klára Dostálová, která reprezentuje ministerstvo, které má stavební zákon na starost a novelu když ne připravovalo, tak minimálně její přípravu zastřešilo, je indisponovaná a nemůže zde vystoupit. Já si myslím, že je krajně nevhodný postup, aby nejzásadnější a prakticky snad jediný velký zákon protože reformu důchodů nemáme, reformu sociálního systému nemáme, dostupné bydlení nemáme, dobře, je to tedy asi vlajková loď vlády Andreje Babiše, nový stavební zákon aby zde byl prezentován v prvním čtení pověřeným zastupujícím ministrem, pravděpodobně panem Havlíčkem, abychom nemohli klást v obecné rozpravě dotazy předkladatelce, paní ministryni Kláře Dostálové, a řešili to v tomto omezeném počtu.

K tomu zákonu přišlo 8 tisíc připomínek, které byly vypořádány pouze formálně, ministři je stáhli. Aby zde byli poslanci, kteří k tomu mají co říct. A hlavně aby takto velký a zásadní zákon, který ovlivní stavební řízení v České republice, předkládala paní ministryně, která je za jeho návrh zodpovědná, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj je tím ministerstvem, které má zodpovídat zde dotazy poslanců a Se sněmovnu v demokratickém řízení komunikovat.